Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, je devět hodin, budeme začínat. Děkuji. Vážené paní poslankyně, vážení členové vlády, vážení páni poslanci, zahajuji druhý jednací den 28. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Pokud nebude klid, nebudu moci pokračovat. A nějaké oznámení pana předsedy...

Tak snad.

Prosím přihlaste se. Sděluji, že o omluvení neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci a poslankyně.

Poměrně málo omluvenek.

A já kolegové nebudu pokračovat, dokud nebude klid, protože nyní je zde sdělení předsedy, které bych rád přečetl do klidného sálu. Paní poslankyně, páni poslanci, já bych skutečně požádal o klid. Pan předseda vám chce něco důležitého sdělit, tak by bylo vhodné, kdybyste tomu věnovali pozornost. Děkuji.

Podepsat tuto listinu můžete během dopoledního jednání Poslanecké sněmovny, nejpozději však do 13 hodin. Děkuji, to bylo sdělení pana předsedy. A nyní již k pořadu schůze. Dnešní jednání bychom zahájili projednáváním bodu 145 z bloku třetích čtení, u kterého je již splněna zákonná lhůta. Potom bychom pokračovali body z bloku druhých čtení zákony.

Nejdřív, než budeme pokračovat, tak je zde prostor pro návrhy ke změně pořadu schůze. Mám zde písemnou přihlášku a pan předseda Faltýnek se hlásí s přednostním právem. Tak prosím, pane předsedo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dobrý den, vážené kolegyně, kolegové. Dovolte, abych jménem našeho poslaneckého klubu navrhl dvě změny pořadu schůze.

Na konec bloku druhých čtení jsme již posouvali jiný bod. Takže za ten bod? Dobře, děkuji. Takže to jsou tři návrhy. Pan poslanec Kolářík. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo. Dobré dopoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Je sněmovní tisk 295, novela exekučního řádu, který, jak říkám, už tady leží devět měsíců a čeká na své projednání.

Děkuji.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já navrhuji přeřadit bod o elektronické evidenci tržeb, tuším, že je to bod 4, na konec bloku druhých čtení. Pan Stanjura ještě neodůvodnil svých 750 pozměňovacích návrhů. Mně přijde rozumnější probrat předtím jiné zákony. Děkuji za podporu tohoto návrhu. Opět se zeptám na upřesnění, protože již máme návrh na zařazení na konec bloku druhých čtení. Dobře, děkuji. V tom případě se s návrhy postupně vyrovnáme hlasováním v tom pořadí, jak byly načteny.